Byl to požadavek na školský, bezpečnostní nebo obranný a ústavněprávní výbor.

Nicméně si myslím, že jsme schopni se vrátit zpátky k té dohodě i s respektováním tohoto bloku a že nakonec to má šanci dopadnout stejně.

Na závěr úplně poslední věc, poslední poznámku.

Já jsem to rozdal všem našim kolegům. Stejně tak přišel na kafe Radim Fiala s žádostí o podporu Tomia Okamury a stejně tak Pavel Kováčik, pokud se týkalo Vojtěcha Filipa.

Takže tolik jenom z mé strany. Já vám děkuji, pane předsedo. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Nikoho nevidím. Takže rozpravu končím. Nebo vás rovnou poprosím, abyste... Na vydávání lístků stačí volební komisi dvanáct minut.